Než udělím slovo, přečtu omluvy.

Pokračujeme v obecné rozpravě, kde eviduji jednu žádost o vystoupení, a vystoupí nyní pan poslanec Roman Kubíček. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Podoba předmětného evropského nařízení je kompromisním zněním a jedním z úspěchů českého předsednictví. Samo o sobě totiž nařízení svojí komplexností postihuje tři hlavní segmenty energetického trhu, na něž přenáší solidární podíl v řešení energetické krize. Na jedné straně nařízení zavádí povinné úspory ze strany spotřebitelů, za další stanovuje příjmový strop ve výši 180 euro za megawatthodinu pro obchodníky s energií a konečně zavádí také solidární příspěvek neboli daň z neočekávaných zisků pro subjekty zabývající se zpracováním fosilních paliv.

Pro navrhovanou úpravu je tedy nejen nerelevantní, ale domníváme se, že je uveden i chybně.

Tímto se jeho uvedení jeví býti nadbytečné.

V podrobné rozpravě se k tomuto poslaneckému návrhu přihlásím. Já vám děkuji, pane poslanče.

Paní předsedkyně, prosím, máte slovo. Ano, budu stručná, slibuji.

Česká republika se nachází ve velice nejisté době.

Ekonomická i geopolitická situace je přitom velmi nestabilní.

Tak zásadní zásah do soukromé sféry, jaký představuje mimořádné zdanění zisků podnikatelských subjektů, měl být založen na datech vycházejících ze skutečné ekonomické reality daného období.

Proto můj pozměňovací návrh. Děkuji vám. Já vám také děkuji. Ptám se, zda někdo další se hlásí ještě do obecné rozpravy? A ptám se pana ministra, případně pana zpravodaje, zda si chcete vzít závěrečné slovo? Zájem nevidím. V tom případě zahajuji podrobnou rozpravu a připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. První je přihlášen pan místopředseda Havlíček, po něm pan ministr a po něm pan předseda Michálek.